Čili ministerstvo je zamítá a i výbor pro životní prostředí jako garanční výbor se k nim postavil negativně.

Proto navrhuji a prosím, abyste mé návrhy podpořili. Děkuji za pozornost. Já vám také děkuji. Jako další je do řádné rozpravy přihlášena paní poslankyně Balcarová. Prosím máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo.

Protože to je hlavní důvod, proč vlastně Evropská komise měla výhrady. Ten zákon nebyl nikdy použit a já si myslím, že to, co jsme teď udělali, že jsme tam lépe ukotvili účast spolků, tomu zákonu nijak nepomůže, protože i nadále ten zákon nebude využíván, a to z toho důvodu, jak říkal i pan ministr, říkal to i pan kolega Zahradník, že ekologická újma je dostatečně ošetřena jinými složkovými zákony, pomocí kterých se dá předcházet ekologické újmě, nebo případně potom uložit nějaká nápravná opatření či pokutu. Já musím říct, že s tímto názorem nesouhlasím.

Já jsem jeden pozměňovací návrh směřovala na půdu.

Ale já se ptám: kde je chráněna půda, ostatní plocha a stavební pozemky? Právě proto jsem podala pozměňovací návrh, aby byla chráněna i tato půda. Mohu uvést konkrétní příklad, abyste si mohli představit, co tím myslím.

Takže ten můj pozměňovací návrh k půdě směřuje právě tímto směrem, aby i v takovýchto případech poškození půdy bylo možné tuto situaci řešit. Děkuji za pozornost. Já vám děkuji. Nikoho nevidím, nikdo se nehlásí, rozpravu končím. Pan navrhovatel má zájem. Prosím, pane ministře, máte slovo. Děkuji za slovo.

Těch jednání bylo několik, takže to nebylo tak, že bychom akceptovali automaticky požadavky Komise. Je ale pravdou, že se to nepodařilo, a tohle je opravdu ta nejužší novela, která napravuje ten deficit. Nesouhlasím s panem kolegou Zahradníkem v tom, že se dávají nějaká nová práva. A já jsem přesvědčen, že nedojde k nějakému nadužívání nebo zneužívání tohoto zákona po jeho novele.

Je to samozřejmě postižitelné i z pohledu České inspekce životního prostředí do jakékoliv složky, protože to znamená, že to někde překročilo nějaké povolené emise a má to nějaký závažný nebo nepříznivý účinek na lidské zdraví a je to postižitelné.

Takže já bych vás chtěl požádat o podporu toho původního, a z tohoto důvodu, znovu opakuji, nepodpoříme jako Ministerstvo životního prostředí žádný pozměňovací návrh. Děkuji vám. Já vám děkuji.